Oni tenkrát opravdu nějakým způsobem byli vyzváni v nějakém referendu a takovýmto způsobem zafungovalo.

Tato nová opatření doplní již dohodnuté dotace pro nízkopříjmové domácnosti, zvýšení příspěvku na dojíždění a příspěvku pro hlavního dodavatele.

Řecko.

Hodnota dotace byla v počátku 9 eur za prvních 300 spotřebovaných kilowatthodin a později byla zvýšena až na částku 18 eur za kilowatthodinu pro spotřebitele nízkého napětí a 24 eur pro příjemce sociálního tarifu pro domácnost.

Pro obě skupiny byly rovněž zavedeny dotace DPH.

V dubnu dále vláda zavedla jednorázovou podporu ve výši 200 eur pro všechny nízkopříjmové důchodce.

Tam vše.

Většina peněz jde na bezplatné upgrady pro nízkopříjmové domácnosti ohrožené energetickou chudobou to je země, kde jsou definováni, takže tam je to víceméně cílené a dále byl zaveden nový režim nízkonákladových úvěrů na modernizaci nemovitostí.

Je to sleva na účty pro ekonomicky znevýhodněné rodiny a osoby s vážným zdravotním stavem.